To, proč jsem nestáhl svoji přihlášku a říkal jsem si, že smysl má vystoupit, je to, abych řekl další krok, který určitě budu realizovat a ke kterému se hlásím. V tuto chvíli už pracuji na přípravě návrhu na zrušení právního předpisu.

A já myslím, že je otázkou legislativce a i legislativců, aby pokud je tady pochybnost nad tím, jestli naše předpisy jsou v souladu s Ústavou, aby tato ústavnost byla prověřena.

Chystám se to podat určitě do konce letošního června tak, aby do konce letošního roku mohla být tato vyhláška Ústavním soudem zhodnocena jako ústavně konformní, nebo naopak. Já vám děkuji, pane poslanče. Nikoho nevidím. Návrh na vrácení garančnímu výboru jsem nezaznamenal. V tom případě půjdeme dál a já zahajuji podrobnou rozpravu. Pouze připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy zdůvodněny. Nyní udělím slovo prvnímu, kdo je přihlášen do podrobné rozpravy.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dovolila jsem si přepracovat pozměňovací návrh tak, aby byl rozdělen na čtyři samostatné části, a umožnila jsem tak některým z kolegyň a z kolegů, aby alespoň pro jeden z pozměňovacích návrhů mohli s klidným svědomím zvednout ruku. Děkuji. Já vám děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Hanu Aulickou a připraví se paní poslankyně Soňa Marková.

Já vám děkuji.

Přeji krásný den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který se kupodivu netýká očkování, když poté, co jsme zažili v diskusích nejenom tady na půdě Poslanecké sněmovny, ale i ve zdravotním výboru, tak to vypadalo, jako kdyby celý zákon na ochranu veřejného zdraví spočíval pouze, nebo celá ta novela spočívala pouze v tematice očkování.

Já jsem si dovolila předložit na výboru pro zdravotnictví pozměňovací návrh, který pan ministr podpořil, ale zdravotním výborem nakonec neprošel, a já se domnívám, že by měl tento pozměňovací návrh být schválen.

Dovolte mi, abych krátce zdůvodnila tento pozměňovací návrh. Zavedení povinného testování na přítomnost infekce HIV u takzvaně podezřelých osob představuje závažný zásah do osobnostních práv jednotlivců, pro který neexistuje veřejný zájem. I když se v rámci povinného testování podaří zjistit přítomnost nákazy u některé z testovaných osob, nemusí tato skutečnost vést ke změně chování této osoby.